Proč to tady konstatuji? Následné kroky i analýzu toho, že správně postupoval až ministr vnitra, když tady prostřednictvím kolegy Stupčuka prosadil onen pozměňovací návrh o rozštěpení.

Jestliže organizace zavádí a prosazuje tento zákon a aplikuje, pak by vše mělo být shozeno ze stolu. Zároveň vyzývám kontrolní výbor Sněmovny, aby se touto záležitostí dále zabýval a případně požádal o provedení kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, případně další kroky. Dámy a pánové, k této záležitosti, protože o elektronické evidenci tržeb bylo již řečeno mnoho, je kolem mnoho falzifikací, mnoho lží, mnoho falešných čísel, nemá smysl je opakovat a znovu a znovu dokola. My tímto činíme víceméně v tomto roce poslední pokus. Co se týká ostatního, přestože je to zamítnuté, jelikož máte, vláda, v ruce legislativní možnost parametricky, fakticky zastavit aplikaci v době přicházejících Vánoc, v době, kdy je to nejdůležitější obchodní období pro malé a střední podnikatele, tak abyste tak učinili. Je to naše velmi naléhavá výzva, velmi naléhavý apel. Jestli se ještě vůbec chcete bavit o tom, že vy skutečně chráníte podnikatele, tak to alespoň udělejte a nechte podnikatelům alespoň klidné Vánoce. Děkuji.

Jelikož ovšem už jsme zavaleni vyšetřovacími komisemi všeho druhu, tak se domnívám, že už z toho může být jakási únava.

Poslanci Parlamentu přístup nemají, veřejnost přístup nemá, nějaký novinář se omezil na konstatování, že je všechno jinak, nebo řada věcí je jinak v posudku, než říká pan ministr dopravy veřejně, tak s tímto konstatováním ovšem skončil, ovšem říkám, ten posudek údajně podle svého tvrzení má, my ho nemáme. První otázka zní na pana ministra dopravy, zda tedy zveřejní celé znění této analýzy, tak aby byla přístupná nejenom všem poslancům Sněmovny, ale celé veřejnosti.

Ptal jsem se několika činitelů hnutí ANO, nebudu říkat jejich jména, co na tom je pravdy, a oni o tom věděli. Nejednalo se o ministra Ťoka, podotýkám. Tady mezi vámi. Takže vážené dámy a pánové, mám takový pocit, že tady se hraje nějaká velmi podivná hra. Určitě je náhoda, že poté, když věděli, že já vím, tak zhruba čtyři pět dnů poté pan ministr Ťok svolal tiskovou konferenci a tam jisté problémy přiznal. To je realita, to je časová osa toho příběhu.

Velmi bych vám doporučoval, je to kontrolní závěr z kontrolní akce číslo 15/29, peněžní prostředky určené na výstavbu dálnice D8.

Na cokoli si vzpomenete v případě dálnice D8, to nebylo dodrženo, a samozřejmě občas tady slýcháte ty filipiky pana ministra Babiše k tomu, jak jsme ty předchozí vlády, politici nebyli schopni zajistit, zrealizovat, postavit. Musím říct, co se týká časové osy, v tomto má částečně pravdu.